Vážený pane ministře, mnoho renomovaných odborníků upozorňuje na významná zdravotní rizika, která se objevují zejména s přílivem utečenců z Afriky a Blízkého východu do Evropy. Ten se v médiích vyjádřil, že v souvislosti s novými zdravotními problémy s imigranty si nedovede představit, že by se v této oblasti mohlo vyhovět neustálým požadavkům na navýšení prostředků pro zdravotní péči českých občanů.

Od vás, pane ministře, mě ale zajímají dvě věci. Za prvé, jak zajistíte jako ministr zdravotnictví, zejména tedy finančně, aby úroveň lékařské péče v následujících létech u nás neklesala zejména za situace, když již mnozí naši spoluobčané mají značné problémy s financováním svých zdravotních problémů. A za druhé vás prosím o písemné zpracování materiálu, který by obsahoval detailní popis a soupis všech zdravotních ohrožení, především, ale nejen infekcí, které mohou potenciálně zasáhnout naše občany v souvislosti s osobním kontaktem s migranty z afrických zemí či ze zemí Blízkého východu. Stupeň jejich zdravotního rizika, jak lze toto riziko minimalizovat a také jakým způsobem je Ministerstvo zdravotnictví s tímto zdravotním ohrožením připraveno bojovat. Existuje u nás již vůbec nějaký efektivní systém prevence, i když v tomto kontextu alespoň jen prevence primární? Děkuji a poprosím nyní pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Myslím si, že úroveň zdravotní péče v České republice s ohledem na finanční zdroje, které vynakládáme na tuto péči, je špičková. Česká republika je plně srovnatelná s těmi nejvyspělejšími zdravotními státy na světě, a zatímco Spojené státy dávají ze svého hrubého domácího produktu, jestli se nepletu, tak je to mezi 15 a 17 % amerického, Česká republika dává 7,4 % českého. Myslím si, že úroveň, kterou dosahujeme za tyto finance, je obdivuhodná a je to trošku příkladem malého zázraku. Co se týká dostupnosti této péče pro každého občana bez ohledu na to, jak je na tom finančně, tak si myslím, že za této vlády došlo také k velkému zlepšení situace.

Myslím si, že rozhodně žádný z těchto kroků nevede k tomu, že by se zhoršovala dostupnost péče pro občany, kteří na tom, řekněme, finančně nejsou nejlépe. Přiznám se, že v tomto jsem optimistou, že rozhodně žádný z kroků, který jsme udělali, jak tady chystáme, nezhorší kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Je třeba říci, že i vláda jako celek zvyšuje zdroje z veřejného systému na české zdravotnictví. Opakovaně byl zvýšen příspěvek státu za platbu za státní pojištěnce, to pomohlo posílit stabilitu českého zdravotního systému. Ale samozřejmě výzva tady bude trvale, protože technologické možnosti medicíny na světě se zvyšují velmi dramaticky, všechny tyto technologie jsou velmi drahé, pacienti jsou velmi dobře informováni prostřednictvím nových médiích, na co všechno mají nárok, a jejich očekávání se také zvyšují. No a demografická situace se nám upravuje tím, že se dožíváme stále vyššího věku, a jak už to tak bývá, tak ve vyšším věku občané mají vyšší požadavky na zdravotní péči. Ale říkám, jsem optimistou, zatím se ta situace vyvíjí velmi dobře, dokonce se zlepšuje a doufám, že tomu tak bude i nadále. Děkuji panu ministrovi za jeho slova. Pan poslanec Valenta má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Pane ministře, já jsem nepožadoval vaši odpověď ve smyslu, že mi zde budete popisovat aktuální výčet úspěchů koaliční vlády v oblasti zdravotnictví. Mně spíš šlo o to, jakým způsobem finančně zajistíte v případě, když budou do naší republiky umístěny desítky tisíc migrantů, úroveň naší lékařské péče.

Takže prosím vás, abyste to vypracoval opravdu zodpovědně, abychom to potom tady nemuseli řešit znova na fóru Poslanecké sněmovny. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, co se týče těch detailních popisů opatření k minimalizaci infekčních rizik, já už jsem si to připravil dokonce velmi vyčerpávajícím způsobem na tuto interpelaci, ale vzhledem k tomu, že pan poslanec řekl, že to nechce zde, ale mám to poslat písemně, tak jsem to zde nečetl, ale věřím, že to ještě rozšíříme a bude to skutečně velmi podrobné, velmi detailní a bude to použitelné i pro předání dalším občanům. Co se týče toho, jak se systém veřejného zdravotního pojištění eventuálně vypořádá s desítkami tisíc dalších příchozích, já tedy pevně doufám, že k těm desítkám tisíc nedojde, ale situace je turbulentní a dramatická a možné je všechno. Na straně druhé my už dnes zde v České republice máme zhruba 400 tisíc cizinců, kteří zde žijí a buď jsou zapojeni do systému veřejného zdravotního pojištění, nebo to řeší jiným způsobem, a ten systém to zatím zvládá.

Děkuji, pane předsedající. Ve zkratce. Na moji interpelaci číslo 20 z dubna tohoto roku jste mi odpověděl, že ŘSD se již domluvilo s adekvátními firmami na opravě a nic nebrání tomu, aby most mohl být konečně uveden do provozu. Dokonce v odpovědi zazněla slova: most by měl být letos opraven. Most byl pět let ve stavu zúžení průjezdné šířky, omezení rychlosti a omezení zatížení mostu, takže pět let veškerá nákladní doprava musela objíždět po malých okresních silnicích tento most. Na začátku června se most uzavřel konečně definitivně a měl být do zimy opraven. Občané byli smířeni s tím, že oprava je nutná, ačkoli pro většinu z nich je tento most doslova a do písmene životně podstatný.